Dovolte mi jenom, abych stručně okomentoval výši výdajů.

Kam šly hlavní priority? Protože rozpočtové priority jsou skutečné politické priority.

A pokud rozpočtové položky a rychlost nárůstu budou odpovídat tomu, co říká, tak říká pravdu.

Leč opak je pravdou.

A tím nechci říct, že jsme investovali hodně.

A znovu opakuji, i proti našim rokům v době hospodářské krize.

Je to výrazně více, než dotovaly pravicové vlády, které se pohybovaly kolem 35 mld. korun.

Tady bych chtěl upozornit na položky, které jsou skutečnými prioritami.

Je férové k tomu, prosím pěkně, dodat, že do položky sociální dávky patří i důchody. Nejsou to jenom transfery typu sociálních dávek, ale pod tenhle pojem patří i důchody. Ale je to bezkonkurenčně největší položka, to znamená ta první a hlavní priorita vlády sociální dávky a důchody.

Druhá největší rozpočtová priorita vlády už je výrazně problematičtější a to je skutečně dramatický nárůst státních zaměstnanců.